Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Vy jste hodně řekl hlavně jsem se zájmem poslouchal, jak jste řekl účel komise, což bylo zajímavé, přesně jste ho řekl.

Byl jsem osloven paní primátorkou Krnáčovou, zda bych jí pomohl se založením parlamentní vyšetřovací komise. Ten důvod pro ni i pro mě byl celkem jasný. Důvěřuje v parlamentní vyšetřovací komisi

Děkuji.

Takže to jsem odůvodnil. Chtěl bych vám říci, že usnesení, o kterém bychom měli po případné rozpravě hlasovat, se skládá ze čtyř pododstavců, a zdůvodnil bych ho až v podrobné rozpravě, teď bych o něm nerad mluvil. Já vám děkuji. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenky.

Otevírám rozpravu. Eviduji do ní prvního přihlášeného, kterým je pan poslanec Korte. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já pokládám zřízení takovéto vyšetřovací komise za naprostý nesmysl, a to prosím z několika důvodů... Opět vám zjednám klid. Jestli máte něco důležitého na srdci, co potřebujete řešit, kolegyně a kolegové, jděte do předsálí. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedající. Za prvé, zřízení vyšetřovací komise je legitimní, pokud Sněmovna nabude přesvědčení, že orgány státní moci selhaly.

To prosím není tento případ. Jestli někdo selhal, tak to bylo vedení Prahy.

Já jsem přesvědčen, že pražský magistrát má dostatek kontrolních mechanismů, aby mohl tuto záležitost vyřešit. Dále.

Vyšetřovací komisi je náležité a možné zřídit poté, co proběhne veškeré soudní vyšetřování a věc je ukončena. Jinak se taková vyšetřovací komise ani nedostane k příslušným materiálům, protože jí je prostě orgány činné v trestním řízení nevydají jakožto spis živý.

Takže já bych prosil paní primátorku Krnáčovou, aby si četla a nezatěžovala Poslaneckou sněmovnu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Chci oznámit, že s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat paní poslankyně Kailová. Eviduji několik faktických poznámek. Pane zpravodaji, chci se zeptat, jste v pořadí, to znamená nejdříve faktické poznámky, potom přednostní práva. Nejprve tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák, po něm pan poslanec Chalupa, pak pan poslanec Gabal a pak pan poslanec Schwarz. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák. Máte slovo.

Náklady každým dnem naopak ještě stoupají a otevření tunelu stále nemá konkrétní termín. Já si myslím, že ustavení vyšetřovací komise na tento projekt, který je největší a nejdražší, ačkoliv se jedná o kraj Praha, má své opodstatnění a prověří správnost dílčích řešení a postupů při stavbě tohoto komplexu. Také si myslím, že všichni si přejeme, aby tunel Blanka byl co nejdříve otevřen a začal sloužit svému účelu, to znamená zlepšení tíživé dopravní situace v hlavním městě Praze. Děkuji. Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Chalupa se svou faktickou poznámkou. Dobré poledne, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Budu stručný. Pan kolega Korte prostřednictvím pana předsedajícího má jistě pravdu. Ano, mohou se na nás obracet i jiné obce se svými problémy a my jsme tady od toho, abychom problémy těchto obcí řešili. Kdyby tuto věc neiniciovala paní primátorka Krnáčová, pravděpodobně bych zřízení této komise inicioval já sám s několika kolegy. Ono jde o to, že tunel Blanka je typickou ukázkou toho, jak se tady v minulých letech prováděly veřejné zakázky. Občané této země z toho mají legraci a mají právo se dozvědět i jinou rovinu toho, jak se tady tyto zakázky organizují a dělají než jenom trestněprávní. Nevidím faktickou poznámku pana poslance Gabala.